No vidíte, kolegyně kolegové z opozice i z koalice, o co jste přišli, že jste nám ty faktické poznámky uznali až teď. Já si myslím, že z takhle zábavné debaty by málokdo odešel.

Já si myslím, že si asi poradíme i bez toho. Ale navážu na to, co říkal i kolega Feranec. Bylo to osvěžení v této relativně pokročilé době.

Pane poslanče, máte slovo. Já vám doporučuji se podívat na tyto kolegy.

A ještě člověku, který dle svého svědomí se rozhoduje, jak vlastně se vším naloží, jestli opravdu ta vláda má jeho důvěru, přesně to zvažuje, poděkuje lidem.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Já zvažuji, co budu dávat dětem na oddělení, abych mohl pokračovat v ambulantní péči. Není to vůbec žádná legrace. Něco jiného jsou velká města a něco jiného jsou menší města. Jestli chcete, pane poslanče, tak si to můžete najít na SÚKLu, tam to je, a můžete to říct lidem. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Lang.

Prostřednictvím paní předsedající.

To mě úplně šokovalo, to vaše vyjádření, že vyjádření opozičního poslance je šikana. Když opoziční poslanec tady řekne nějaký svůj názor, tak je to šikanózní vůči vám? Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Letocha. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím. Dobrý podvečer, vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Je úplně legitimní, že opozice na to má jiný názor. Ale je pravda, že jsem proslov pana poslance Rataje slyšel ve své kanceláři, kde jsem se také připravoval na proslov, který možná za chvíli bude, a že jsem se tedy nestačil divit, co se tady potom spustilo. Ale upřímně, dělat si srandu už i z ulice, na které má poslanec poslaneckou kancelář a já se přiznám, já tam tu kancelář mám taky. Opravdu se česká Sněmovna k tomuhle sníží? Ale věřím, že jestli se podíváte zpětně na ten záznam k tomu, co se tady před chviličkou stalo, že možná ani vy se nebudete úplně usmívat. Ale mám pro vás dobrou zprávu. Je nás přihlášených ještě dost.

Ale prosím, zachovejme důstojnost české Sněmovny. Děkuji za dodržení času.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.